A ani jedno to tady pro tuto vládu bohužel neplatí, takže ona to jenom tak krásně hladí po povrchu. A máte pravdu. My se tady můžeme bavit o jednotlivých položkách pomoci, ale dohromady vlastně to těm rodinám moc nepomůže, protože to není vlastně žádné zásadní řešení, jako například vidíme v okolních státech Evropy, kde skutečně to vzali bych řekl plošněji, ale vzali na konkrétní položky, například odpuštění DPH, zastropování cen a tak dále. Otevřeli jsme dokonce k tomu bod na výboru pro sociální politiku, kde se o tom budeme bavit hlouběji, a konkrétněji také s generálním ředitelstvím Úřadu práce. A já sám jsem řekl, že moc děkuji, že jste navýšili právě jim platy o 10 %. Nicméně ta pomoc prostě není dostatečná a není rychlá, protože jak jsme tady slyšeli od opozice v minulém volebním období: Kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá. Dále s faktickou poznámkou je přihlášen pan místopředseda Havlíček, až následně pak pan poslanec Hendrych. Prosím. Já budu krátce reagovat, pane poslanče Králi, prostřednictvím paní předsedající, na vás, a v tuto chvíli v pozitivním slova smyslu, protože jste z mého pohledu možná jediný člověk z pětikoalice, který rozumí energetice, umí jí komentovat a ví, o co se hraje. Já bych ji bral, tu sociální podporu, taková, jaká je, za předpokladu, že by fungovala energetická podpora. Ale když se opravdu podíváte všude kolem, tak je to nějaký balanc sociálněenergetické podpory.

Ale v součtu je to opravdu fiasko. Děkuji, já budu stručný. Také, prostřednictvím paní předsedkyně, na pana poslance Krále.

Paní poslankyně Oulehlová s faktickou poznámkou. Prosím. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní předsedající. Situace na úřadech práce je tristní.

Byli jsme opravdu velice zahlceni.

Prosím, pane ministře.

Už si vyberte, už si vyberte. Zase nemůžou platit obě dvě věty najednou. Dáváte hrozně málo a v tom rozpočtu máte na to moc peněz.

Prosím. Vy sami říkáte, že děláte nějaký Deštník proti drahotě, a ten prostě a jednoduše nefunguje. Ještě znovu zopakuji ty otázky tedy pro pana ministra financí, poněvadž bych se rád dočkal odpovědí. Pokud se navýšily příjmy na odvodech na pojistném, jak je možné, že se najednou navýšily výdaje na podporu v nezaměstnanosti o 1 miliardu korun, která zůstala samozřejmě stejně na 3,3 %.

Vy to víte? Protože vy máte střeva toho rozpočtu. Tak já vám moc prosím, abyste mi na tyto otázky odpověděl. Děkuju.

Nyní tedy přerušuji projednávání bodu číslo 30. Načtu několik došlých omluv.